Zdůvodnění. Mládežnické organizace nejrůznějšího zaměření jsou dlouhodobě velmi málo financované ze strany státu, ač je to bezpochybně investice do budoucnosti země a ač jsou to nejefektivněji vynaložené prostředky v rámci výchovy dítěte, protože se jedná o dobrovolnickou činnost a všichni, kteří v těch organizacích pracují, to dělají bezplatně. Podotýkám, že školský výbor tento návrh schválil. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A nyní prosím, pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Bartoň. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládo, dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku k věci, která letos doprovázela projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výborech. Bylo jí projednávání dotací nestátním neziskovým organizacím v působnosti jednotlivých rozpočtových kapitol. Pokud jsem byl informován, tak v minulých letech tento model ještě uplatňován nebyl. Výboru pro bezpečnost tak připadlo projednání těchto dotací v oblasti působnosti rezortu spravedlnosti a vnitra. Tuto možnost výbor pro bezpečnost využil a řada našich členů se nyní této záležitosti poměrně detailně věnuje a shání si další podklady, a byť zatím jsme své jednání v této věci neukončili, již jsme stihli učinit několik významných a po většinou znepokojivých zjištění. Aniž bych teď chtěl být jakkoliv adresný, neboť ještě nemáme přijeté usnesení, hlavním poznatkem je skutečnost, že stát vědomě poukazuje překvapivě velké peněžní prostředky organizacím, které za ně státu pak obratem zcela vědomě škodí. Chci tedy poděkovat rozpočtovému výboru za tento krok. Umožnil nám věnovat se záležitosti, která naší pozornost již zjevně dávno vyžadovala. O výsledku jednání výboru pro bezpečnost pak budu paní předsedkyni rozpočtového výboru informovat. Skutečnost, že jsme tuto věc zatím nedoprojednali, samozřejmě nyní nebrání dalšímu projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Mám zde omluvenku. Nyní se hlásil s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já tomu úplně nevěřím.

Bývalo dobrým zvykem, že na druhé čtení byl vyčleněn celý jednací den, protože se pravidelně opakuje, že zejména ve druhém čtení jednotliví poslanci logicky obhajují své pozměňující návrhy. Nevím, kolik bude vystupujících. Možná čtyřicet, možná víc.

Je to škoda. Divím se paní ministryni, že si nezařídila, abychom na to měli skutečně celý jednací den, tak jak to bývalo zvykem, protože není to nic překvapivého. Pokud jsem sledoval ta vystoupení dosavadní, tak opravdu byla věcná a logicky se jednotlivé poslankyně a poslanci snaží odůvodnit své pozměňující návrhy, když už máme dány ty základní parametry rozpočtu, se kterými neuděláme vůbec nic. Já to své hlavní vystoupení, to si počkám, ve kterém vám představím těch 40,5 mld. úspor, které jsme tam našli, a to nejsou zdaleka všechny úspory, my jsme si dali hranici 40 mld., abychom ukázali, že poměrně jednoduše vláda mohla předložit návrh vyrovnaného rozpočtu, tak není to celkový výčet těch 40,5 mld. To znamená, kromě těch úspor ještě navrhujeme přesuny. Je to pozměňující návrh mé kolegyně paní poslankyně Němcové, která je služebně s delegací naší Sněmovny v Radě Evropy, tudíž se nemůže osobně účastnit projednávání druhého čtení.

Aby to vlastně bylo možné, a já myslím, že to je v zájmu státu, tak na to musíme uvolnit finanční prostředky.

Takže tam určitě peníze chybět nebudou. A pak jsme hledali vlastně kapitolu, a já doufám, že jsme našli dobře, paní ministryně, protože dát peníze ČTK není tak jednoduché procedurálně, protože to je vlastně soukromá instituce.

Tento návrh má za cíl zrychlit zpřístupnění těchto fotografií z české a československé historie široké veřejnosti.

Děkuji za slovo. Jedno z těchto témat je zlepšení stavu školství a zejména zlepšení stavu platového ohodnocení učitelů. Jak Poslanecká sněmovna, tak vláda si kladly jednu z priorit zvýšit platy učitelů. Bohužel, už se tak extra neshodneme na tom, které platy učitelů, kterých učitelů, a tak se stalo to, že v předloženém návrhu rozpočtu je zvýšení platů učitelů pouze v regionálním školství. Pozapomnělo se na platy učitelů ve vysokém školství.